My navrhujeme, aby obdobné ustanovení platilo i pro dálnice. To znamená tam, kde to bezpečnost zejména bezpečnost silničního provozu umožní.

Jedna z věcí, o které bychom měli debatovat, není to v tomto zákoně, jestli nezvážit, že tam, kde budou povoleny vyšší rychlosti, než jsou obvyklé, ať už to jsou ... Pánové, já poprosím.

Já myslím, že to má logiku.

Před 12 měsíci. Ještě to nepřišlo do prvého čtení a na této schůzi se to opět nepodaří. My jsme z toho tisku 1001 vybrali jednu věc a jednu jsme přidali. Dali jsme možnost starostům, aby zakázali vjezd těžkých kamionů na komunikace, kam ty kamiony nepatří, v případě, že to okolnosti umožní.

To se vládě evidentně nepodařilo.

To bychom byli sami proti sobě. Takže pokud tento návrh zákona zdárně doputuje do třetího čtení a bude schválen, tak my ten svůj návrh zákona stáhneme, řekneme, že vláda se nechala inspirovat, zapracovala ty dvě dílčí věci.

Chtěl bych požádat pana ministra, aby to zvážil před třetím čtením, protože si myslím, že pokud policie nenajde takový úsek, tak se prostě ten paragraf nevyužije. Já si myslím, že takové úseky existují, a je to stejný princip jako na těch jedničkách. Ten charakter silnice sám o sobě svádí řidiče, aby tam jezdili rychle.